Dobré odpoledne. Já bych si dovolil stručný komentář ke zprávě, kterou tady přednesl pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Nebudu hodnotit tu druhou, menší polovinu jeho projevu, tady je jistě finančních odborníků celá řada, nechám to na nich, ale chtěl bych jenom říct, že podle jednacího řádu rozprava má být k věci a v té první polovině ta rozprava byla v podstatě součet urážek, které tady citoval pan předseda Faltýnek.

Na závěr bych řekl, že existuje klasické právnické rčení, že tam, kde nejsou argumenty k věci, jsou argumenty k osobě. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jestliže takto zásadní obvinění zde zaznívají, tak buď nechť je doprovází trestní oznámení a potrestání viníků, a pak to bude projevem síly, dostatku argumentů a rozhodnosti, a jestliže to pouze tři roky slyšíme, tak je to pouze rétorické cvičení a je to spíš projevem slabosti než rozhodnosti. Kdybyste ty argumenty měli, předpokládám, že trestní oznámení byste podali. A bylo by to správné! Jestliže někdo porušil zákon, konejte. A ať už v této vládě bude sedět kdokoliv, vždycky se bude zodpovídat Poslanecké sněmovně. Předpokládal jsem, že kolega Faltýnek vystoupí, vaším prostřednictvím, a

Na druhou stranu pane kolego prostřednictvím předsedajícího, nepokřikujte po mně, vždyť víte, že vždycky napomínám ke kázni a respektu k jednacímu řádu. Zde se nevede debata ideologická z mého pohledu, zde se vede debata faktická. To je to, po čem volám. To je to, co si myslím, že vrátí do určité míry důvěryhodnost této Poslanecké sněmovně, že se budeme schopni bavit na úrovni reálných faktů. Děkuji vám, že jste mě vyslechli.

Děkuji. Nyní pan poslanec Nekl s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych zareagovat na pana Faltýnka. Pane Faltýnku, prosím vás, vy tady vyzýváte a pan Babiš stále vyzývá, ať všichni, nejenom předsedové poslaneckých klubů a stran, ale všichni politici ať předloží daňová přiznání.

Nyní faktická poznámka kolegy Jana Bartoška. Předpokládám, že jste mě pozorně poslouchal. Jediné, co jsem řekl, nechť se doloží relevantní argumenty. Děkuji. Aha, s faktickou, pane předsedo, nebo s přednostním? Tak s přednostním právem.

A to, co tady říkal kolega

Děkuji.

Vážený pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, chápu, že jste nervózní.

Máte možnost reagovat standardním způsobem podle jednacího řádu, tak to prosím dodržujme. Tak samozřejmě věděl, že ten bod bude zařazen, a místo toho dneska přednáší na nějaké soukromé univerzitě v Českých Budějovicích, pořádá svoji kampaň, není tady, kde by měl být, protože zasedání Sněmovny samozřejmě je jedna ze základních povinností i pro ministry. Tak prosím, držme se toho tématu. A to téma jsou daňové podvody ministra financí současného.